215. Tento materiál uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Požádám zároveň, než se pan ministr ujme slova, aby se u stolku zpravodajů usadil pan poslanec Martin Novotný, který je zpravodajem tohoto tisku.